Já vím, že nikomu nepřinesou žádné nové voliče.

A co jiného je tato kniha než investiční program pro Českou republiku?

Tolik tedy k programovému prohlášení.